Ale Martin Kolovratník neodpověděl na to podstatné. Nebo se na to musel někdo připravovat? S čím počítali dopravci? Kdy jsme to prodloužili? Ze dne na den na konci září.

A je to legitimní otázka, s čím počítali ti dopravci?

To je pozitivní překvapení. To je falešný argument.

To odpočteme, aby tam byla ta cena bez daně. Ano nebo ne? Já takovou společnost neznám. Ano, bude nižší zisk, ale nemáme garantované ústavní právo na zisk. Když je zisk v pořádku státe, ruce pryč, když je ztráta státe, postarej se. A pak ještě slyším, že máme vysoké deficity. To nejde dohromady. Děkuji za dodržení času.

Já jenom, že tu od pana Kolovratníka zaznělo, že jsme nepomohli dopravcům v minulém roce.

Takže pokud říkáte, že jsme jim nepomohli, tak tady něco nesedí, protože ta cena se snižovala a potom už jenom padala a padala. To je fajn, ale já bych potom chtěl vědět, jak potom zaplatíme školy, školky, dopravní obslužnost a tak dále. A zajímalo by mě, když pan Kobza říká, že by se měly daně snižovat, kolikrát navrhl snížení spotřební daně v minulém volebním období nebo v tomto. Děkuji. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Kolovratníka, vaším prostřednictvím.

Zapomíná se na to, že jsme třeba pomohli tím, že jsme odpustili část silniční daně, kterou jsme mohli odpustit, za malá osobní auta. Stát udělal v té chvíli to, co měl. Kdybychom šli vaší cestou, co jste nám radili, a šli cestou Maďarska, tak jsme tady měli nedostatek pohonných hmot.

Uklidnily se ceny pohonných hmot, takže v tuto chvíli je zase čas myslet na veřejné rozpočty. Já jsem také zastáncem nízkých daní, také bych měl rád nižší daně, ale zároveň se musí myslet na zdraví veřejných financí. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pane poslanče, prosím.

Tam jste nás tlačili do náhrad, a když jsme se na to téma bavili, tak jste říkal: No, to je váš rozpočet, protože já jsem také namítal, že to poškodí státní rozpočet. Tak to jenom chci pro připomínku, že se některé věci obloukem vracejí.

Děkuji. Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně. Pane ministře, no, my chceme hlavně reálné schodky.

Nic, nic, nic. Takže prosím, začněte a zameťte si před vlastním prahem.

Člověk nemusí být ani žádný insider, aby tušil, co je hlavním důvodem tohoto spěchu.

Samozřejmě těch 800 milionů korun každý měsíc, které snížení této spotřební daně státní rozpočet stojí, vládě nyní akutně chybí, já tomu rozumím, takže přichází do Sněmovny se záměrem na porušení xtého slibu ze svých slibů v pořadí, protože jí nešlo ve skutečnosti nikdy o obyčejné lidi, kteří si u pump tankují svých 60 litrů měsíčně.